Tolik citace. Jsem rád, že alespoň na zlepšení pracujete. Jak dlouho, pane ministře? Dovolte, abych vám citoval ze zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

Cituji: Dotace poskytuje ústřední orgán, do jehož působnosti předkládaná žádost věcně náleží. Uzávěrku přijímání žádostí prvního, tzv. základního kola výběrového dotačního řízení stanoví ústřední orgán obvykle do 30. září kalendářního roku, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž může být požadovaná dotace poskytnuta. Ústřední orgán, který poskytuje na základě dotací neziskových organizací, zveřejní na svých internetových stránkách zdůrazňuji do konce kalendářního roku, který předchází rozpočtovému roku, na který poskytuje dotaci, seznam nebo pořadí úspěšnosti žádostí, které úspěšně prošly výběrovým dotačním řízením.

Důvody jsou v zásadě dva.

Druhým důvodem je skutečnost, že dotaci je možné poskytnout žadateli teprve tehdy, když má Ministerstvo kultury doklad o tom, že rozhodnutí o poskytnutí dotace nabylo právní moci. Konec citace. Dále na mě, pane ministře, hrnete změť paragrafů zřejmě ve snaze, abyste nemusel přiznat, že prostě nedodržujete výše citované zásady vlády. Další citace ze zásad vlády, bod 8: Ústřední orgán, který poskytuje dotaci na základě žádosti, ji vyplatí na základě pravomocného rozhodnutí nejpozději do 31. března rozpočtového roku, pokud žadatel do tohoto data splní podmínky pro poskytnutí státní dotace. Dotace je zpravidla vyplácena jednorázově. Pokud je dotace na základě žádosti vybrané v prvním kole výběrového dotačního řízení poskytována ve splátkách, bude vyplacena ve dvou splátkách. Druhá část celkového objemu dotace bude ústředním orgánem uvolněna nejpozději do 30. září rozpočtového roku, na který je dotace poskytována. Ústřední orgán, který poskytuje dotaci na základě žádosti, plně odpovídá za ověření její právní subjektivity. Vážený pane ministře, neodpustím si vás ještě jednou citovat. Myslím si, že tato věta je ve smyslu výše uvedeného opravdu úsměvná. Citace: Pan poslanče, spěchám vás ujistit, že zdejší úřad respektuje pravidla pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím, jak je stanoví vámi zmíněné usnesení vlády. Vážený pane ministře, ve své odpovědi mi dále sdělujete, že můžete pouze brát v potaz názor podvýboru a výboru Poslanecké sněmovny či názor Asociace krajů, avšak nemůžete jej považovat za závazný podklad pro činnost Ministerstva kultury. Chtěl bych tedy, abyste zde, na půdě Poslanecké sněmovny, mně a našim kolegům vysvětlil, proč jste na jednání jak na podvýboru pro kulturu, tak na výboru pro vědu, výzkum, vzdělání, kulturu a tělovýchovu jednoznačně podpořil náš poslanecký návrh, který jsme s vámi konzultovali v následně citovaných usneseních, abyste se pak zachoval zcela v rozporu s těmito usneseními. Moje obava o zásadních potížích některých festivalů je určitě důvodná, protože jste jistě i vy zaznamenal zásadní omezení počtu koncertů a ostatních výdajů, jakmile jste jim své rozhodnutí sdělil.